Podstatou pozměňovacího návrhu je skutečnost, že ten, kdo poskytuje veřejné finance, může nad rámec evidence skutečných majitelů v případě nesrovnalostí požadovat doložení skutečného majitele.

Pokud dojde k přesvědčení, že v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány správné informace, tak tady ta naše změna, pozměňovací návrh, mu ukládá povinnost informovat příslušný rejstříkový soud, který vede evidenci, aby zahájil takzvané řízení o nesrovnalosti a tyto nepravdivé údaje upravil. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy se ale s přednostním právem přihlásil místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

Proto jsme podpořili a podpoříme sněmovní verzi.

Nikdo z nás nepochybuje, že se dotace nejen u nás, ale v celém světě zcela účelově zneužívají k obohacení těch, co dotace umí, na úkor těch, co je neumí. A hlavně těch, co je platí, tedy drtivé většiny prostých občanů. Dotace soukromým podnikatelům jsou vysloveně diskriminační a do svobodného trhu nepatří.

Tohle je naše země, tady máme právo sami si rozhodovat. A tím nemyslím Sněmovnu, ale občany České republiky, kteří jsou jedinými suverény a pány naší země. Není to Brusel, ať už vámi schválené směrnice říkají, co chtějí. Nikdo nikomu z vás, kdo jste ve jménu Bruselu tyhle odpudivé směrnice schvalovali, nedal právo zbavit naši zemi svrchovanosti. Nikdo z občanů vám nedal právo zbavit občany moci nad jejich vlastní zemí a státem.

A jedinou politikou Bruselu je ovládnout Českou republiku a strávit ji ve prospěch těch, kdo skutečně Brusel ovládají. Naposledy jsme to zjistili u vakcín, kdy k našemu překvapení jsme se dozvěděli, že Česká republika nemůže samostatně schvalovat vakcíny, protože toto právo má jen Brusel.

A to ne proto, že nás okupují cizí vojska a svou vládu nám vnutili násilím, ale jen proto, že nás po desetiletí postupně a potupně prodávají naši vlastní zástupci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Seznámím vás s omluvou.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný večer. Já jsem rád, že se konečně dostalo i na snad konečné projednávání tohoto tisku.

A stejně tak, pokud by při udělování dotace nebo při přidělování veřejné zakázky příslušný úřad zjistil, že je nějaká nesrovnalost v evidenci, zavádí se povinnost ji oznámit příslušnému soudu. Dále se v případě zakázek zpřesňují určité věci. Konkrétně se dává úřadu možnost vyžádat si další podklady nad rámec pouhého ověření záznamu v evidenci, právě aby mohl zjistit případné nesrovnalosti. Bohužel je to evidence, ne rejstřík, tudíž je nutné tam tento režim zavést.

Co se týká různých výtek, za prvé bych rád poznamenal, že při přípravě pozměňovacích návrhů, které v Senátu schválili i zástupci vládního ANO, jsme zohlednili připomínky všech relevantních ministerstev, tj. Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí i Ministerstva pro místní rozvoj.

Takže dnes ještě po dalším vypořádávání připomínek tu máme nějaký návrh, který, se neziskové organizace shodují, je lepší než návrh, který jsme tady odsouhlasili ve Sněmovně.